Pro srovnání, takové máme jenom dvě, jenom dvě z našich více než třiceti věznic byly stavěny jako věznice.

Jsou to i peněžité tresty, kde máme v tuhle chvíli katastrofálně nízké množství peněžitých trestů.

Takže jak v té osvětové části, tak v té legislativní části děláme všechno pro to, abychom podíl alternativních trestů zvýšili, protože je to potřeba.

Má paní poslankyně zájem o doplňující otázku? Takže paní poslankyně, prosím.

Pan ministr bude reagovat.

Ale je jasné, že tohle musí být kontinuální vůle i dalších vlád. Děkuji panu ministrovi. Další s interpelací vystoupí pan poslanec Jiří Koubek, který byl vylosovaný jako třináctý, připraví se pan poslanec Jan Zahradník. Pan poslanec Koubek interpeluje přítomného pana ministra kultury Daniela Hermana. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, děkuji, že jste přítomen.

Údajně tato korespondence z jejich strany vůči vám zůstala bez odezvy.